Berme to, že se jedná o fiskální poplatek.

Samozřejmě bude se dotýkat i záležitostí, které se dotýkají sociálních akcí, tzn. akcí, které souvisí se zdravím, zdravotně postiženými apod.

Dovolím si hned na začátku navrhnout propuštění do druhého čtení a následně zařazení do garančního výboru jakožto výboru rozpočtového. Tak já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které mám, dobře, dvě přihlášky, ale jednu přednostní, takže pan poslanec Michálek, předseda klubu Pirátů. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já podporuji návrh jako celek, jak ho předložilo Ministerstvo financí, nicméně v jedné věci mám názor odchylný, a to že tento návrh je reálnou reakcí nebo reálným řešením problematiky sdíleného ubytování. Tento návrh neřeší absolutně nic na sdíleném ubytování. Pouze zavádí možnost, že digitální platforma, pokud se tedy rozhodne sama, dobrovolně, se může rozhodnout, že bude sama vybírat poplatky a dostane se do nějakého daňového režimu. Popravdě, i když to ty platformy slibují a slibují, tak neznám mnoho příkladů, kdy by si dobrovolně na sebe uvrhly tyto povinnosti, že budou muset v tomto přísnějším režimu komunikovat s daňovou správou.

Tam by bylo namístě, abychom probrali nějaký způsob rychlého řešení, ne administrativních zásahů ze strany státu, ale např. soudního řešení této věci, pokud dochází podnikáním v bytě k opakovanému rušení pořádku v domě. Další věc, která je špatně nebo nedostatečně řešena v tom zákoně, je, že se vůbec nevymezuje rozdíl mezi tím, kdy jde o smlouvu o ubytování, kdy jde o smlouvu o nájmu, to jsou určité soukromoprávní záležitosti, které jsou zneužívány k obcházení standardního daňového režimu. Máme tam nedostatečně vymezeno, od jaké hranice už to není sdílená ekonomika, ale od jaké hranice je to podnikání. To by v zákoně mělo být jednoznačně určeno, protože pak to má samozřejmě i konsekvence z daňového hlediska.

Takže tady si myslím, že bychom měli taky posílit jejich právo, aby se o tom aspoň dozvěděli, že je ten byt využíván k podnikání formou poskytování ubytování.

No a ta poslední věc jsou problémy, se kterými se potýkají velká města, zejména Praha, Brno a další, které se setkávají s daňovými úniky na poplatku za pobyt, a to z toho důvodu, že podstatná část těch osob, které poskytují ubytování touto formou, žádný poplatek neodvádí, což je nefér vůči těm, kteří ho samozřejmě odvádějí. Vznikla zde tedy iniciativa, aby ten poplatek vybírala přímo digitální platforma, tak jak je tomu v některých státech v zahraničí. Bylo by dobré, abychom měli efektivní páky na vyjednávání s těmito digitálními platformami. Takže my budeme předkládat pozměňovací návrh, který zavede možnost uzavřít dohodu s tou digitální platformou jde nám zejména o centra velkých měst, jako je Praha tak aby ten poplatek odvedla přímo ta digitální platforma. A pokud ta platforma nebude chtít spolupracovat a nadále tam bude podstatný počet těch osob, které neplatí ty poplatky a způsobují tak daňové úniky na tom poplatku ve výši cca 120 milionů korun třeba v případě hlavního města Prahy ročně, tak aby mohlo rozhodnout Ministerstvo financí o tom, že ta digitální platforma zkrátka ten poplatek odvádět bude povinně. Myslím si, že kdyby se nám podařilo přesunout povinnost výběru poplatku na tu digitální platformu, tak bychom tím pomohli i podnikatelům, kteří využijí byt k pronajímání tímto způsobem, protože oni by nemuseli chodit a hlásit třem různým úřadům, ať už je to městská část, cizinecká policie, vedení knihy hostů a x dalších věcí, které se v dnešní době dají zautomatizovat.

Návrhy načteme v rámci příslušných výborů a byl bych rád, kdybyste je podpořili, protože přece jenom ta problematika se probírala hodně i v komunální kampani tady na Praze 1, kde sídlí Poslanecká sněmovna.

Já navážu tam, kde skončil můj předřečník. Uznávám, že je třeba změna.